Děkuji, pane předsedající.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministryně spravedlnosti pro řízení sekce koordinace boje proti korupci JUDr. Jeronýma Tejce, po zpravodajské zprávě zpravodaje Zdeňka Ondráčka a po obecné a podrobné rozpravě

II. dále navrhuje, aby se podle téhož ustanovení citovaného zákona uskutečnila podrobná rozprava vůči celému návrhu normativního obsahu,

IV. doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas, V. pověřujeme předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což se stalo, Děkuji.

Ptám se, kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Já bych jenom malinko poupravil dovolím si říct poupravil úvodní vystoupení paní ministryně.

Takže ten systém by byl asi takový, že příslušníci by plnili úkoly Vězeňské služby a při nedostatku příslušníků by musela vypomoct Armáda Policii České republiky. Děkuji. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal se přihlásil do podrobné rozpravy. Děkuji.